Doslova před pár dny pak představil chorvatský premiér Andrej Plenković balíček opatření, kterým hodlá přispět ke zmírnění dopadů zdražování energií. Nová opatření v celkové hodnotě téměř 15,5 miliardy korun jsou zaměřena plošně na všechny Chorvaty.

Jak všem těmto hrozbám, které jsem popsal, můžeme čelit u nás doma? Dukovany nebudou stačit. Vymění se dva za dva, kapacita zůstane stejná. Přičemž odstavování uhelných zdrojů by mělo být podmíněno až dokončením výstavby jejich odpovídající náhrady bez ohledu na Green Deal.

V rámci Evropské unie musíme trvat na tom, že v situaci, kdy vysoké ceny elektřiny vznikají generálně mimo území České republiky, hlavně u našich německých sousedů, a vedou k ohrožení sociální a ekonomické stability velké části českých domácností, že u nás budeme prodávat českou elektřinu přímo českým občanům, nikoliv přes Lipskou burzu, takzvaným sociálním tarifem. Přebytky můžeme prodávat komukoliv za cokoliv, ale potřebujeme, aby od nás neodcházely firmy, aby se lidé v České republice měli dobře.

Dalším důležitým bodem je opuštění systému obchodování s emisními povolenkami, protože vyjednání jeho smysluplné reformy je prakticky nemožné. Musíme konat, a to rychle. Vysokými cenami energetických komodit jsou ohroženy hlavně nízkopříjmové pracující skupiny občanů a také náš průmysl, zejména ten energeticky náročný. Musíme se spoléhat výhradně sami na sebe, nikdo zvenčí nám nepomůže.

Je tak velmi nepravděpodobné, že Evropská unie bude na nastávající situaci reagovat racionálně. Rozumná cesta je tedy, zdá se, jediná: rychlá obnova české energetické suverenity, soběstačnosti a bezpečnosti. Tak to byly, paní předsedající, dva body, které jsem chtěl zařadit do programu, a děkuji vám za pozornost.

Ještě se omlouvá pan poslanec Milan Wenzl od 20 hodin ze zdravotních důvodů.

Takto pro představu o pořadí. Nyní poprosím paní poslankyni Pokornou Jermanovou, aby přistoupila se svým návrhem na změnu pořadu. Prosím, máte slovo. Hezký večer, paní předsedající, pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Totéž proběhlo i na kontrolním výboru, kde se o tom velmi diskutovalo. Pokud tento bod zařadíme, myslím, že nemusíme o něm dlouho diskutovat, ale ráda bych tam načetla usnesení, o kterém by Sněmovna měla hlasovat, a to v tomto znění.